Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové.

V tuto chvíli je to bod číslo 35, sněmovní tisk 912, novela zákona o dráhách, jak říkám, druhé čtení. Jako první je tam tisk 1046, podmínky provozu na komunikacích, jeden dopravní zákon.

Jedná se o bezpečnost na železnici. V tuto chvíli jsme ve stavu, že nemá třeba kdo ilustračně, abyste si to představili kdo schvalovat nová vozidla, nové vlaky tady v České republice. Je to otázka bezpečnosti, Drážního úřadu a jeho práce na dráze a potřebovali bychom teď zvládnout druhé čtení, abychom měli třetí čtení potom na červencovou schůzi. Věřím, že za 20, 30 minut bychom mohli tento bod zvládnout v druhém čtení projednat, možná i za kratší dobu. Já vám děkuji. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Zazněly všechny návrhy. Nejprve návrh pana předsedy Stanjury, ten nebudeme hlasovat. Jednak padlo veto, jednak nejsou splněny formální náležitosti. Dále je zde návrh pana předsedy Jurečky, abychom hlasovali nejprve o zařazení nového bodu Informace vlády České republiky o dalším postupu v pandemické situaci.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o jeho pevném zařazení. Navrhuji nejprve hlasovat protinávrh pana předsedy Michálka o tom, aby tento bod byl zařazen jako druhý ve čtvrtek, když jako první máme v 11 hodin ten zákon ve zkráceném jednání.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. To je všechno k pořadu schůze a budeme pokračovat dle schváleného pořadu.